Já poprosím paní navrhovatelku tohoto bodu, paní poslankyni Janu Černochovou, která, budeli souhlasit, se stane zpravodajkou a vystoupí jako první. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Ještě jednou bych vám všem chtěla poděkovat za zařazení tohoto bodu na program jednání. Toto jednání, jak jsem i slíbila, nechci nějak zdržovat, proto zde nebudu již uvádět všechny důvody pro zařazení bodu s názvem Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku. Přesto mi dovolte ve zkratce připomenout...